Ono se tady stalo dobrým zvykem, že jakmile já promluvím, já si myslím, že ještě předtím, než něco sdělím, ona už se hlásí. Takže já jenom říkám, ve všem má pravdu. Děkuji.

Děkuji.

Jak hlasovalo hnutí ANO? Pro zamítnutí tohoto návrhu. Nicméně my, kteří jsme v tom roce 2018 iniciovali, jsme spokojeni.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Kde jste byl? I my jsme se tomu věnovali mockrát na vládě, na naší vládě, a jako právník, jako bývalá členka Legislativní rady vlády, komise pro finanční právo, vám říkám, je to úplně jedno, jestli to dneska schválíme, nebo ne.

Děkuji. A nyní tedy již pan poslanec Tomáš Kohoutek. Jsme v obecné rozpravě. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Je třeba konstatovat, že právní vztahy založené na základě právních předpisů, které jsou obsaženy v návrhu zákona, zůstanou po zrušení těchto právních předpisů nedotčeny, neboť je samozřejmě uplatňován princip zákazu retroaktivity právního předpisu. Znamená to tedy, že bylli jednou právní vztah právním předpisem založen, pozdější derogace právního předpisu ex nunc nemůže způsobit, že by takový právní vztah existoval bez právního titulu, ani to nemůže mít vliv na platnost jednání učiněných v souladu s tímto derogovaným právním předpisem v době jeho platnosti, neboť by se jednalo o nepřípustnou pravou retroaktivitu.

Rovněž do tohoto návrhu zákona nebyly zařazeny dekrety prezidenta republiky obecně označované jako Benešovy dekrety, a to včetně ústavních dekretů, a právní předpisy je měnící nebo provádějící ke zrušení nebyly taktéž navrženy, a to s ohledem k možným politickým nebo mezinárodněprávním dopadům. Rovněž po konzultacích s Ministerstvem zahraničních věcí byly z předpisů navržených ke zrušení vyňaty veškeré vyhlášky, nařízení a sdělení, kterými byly publikovány mezinárodní smlouvy a jiné skutečnosti podstatné pro jejich provádění.

Děkuji. Nikoho nevidím, tak tímto končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 130, přihlášeno 155, pro bylo 154, proti nikdo. Výsledek: přijato. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání jakožto garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.